Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové na zařazení nového bodu, který se nazývá Informace vlády k situaci na hranici Řecka a Turecka. Nový bod. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nový bod byl zařazen. A paní poslankyně ho navrhuje zařadit pevně na středu 4. 3. jako první bod a případně alternativně jako první bod odpoledního jednání. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bauera, který navrhuje zařadit nový bod Informace ministryně práce a premiéra k IT zakázkám na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Takže zařazení nového bodu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Pan poslanec nenavrhl pevné zařazení s tím, aby vytvořil prostor k nějaké dohodě. Takže jsme pouze zařadili nový bod. Dále je zde návrh paní poslankyně Kovářové na zařazení nového bodu Informace vlády ČR o zabezpečení kapacit předškolního a školního vzdělávání, včetně jejich financování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu na pořad schůze? Kdo je proti? V hlasování číslo 14 přihlášeno je 173, pro 89, proti 5. Tento návrh byl přijat. A paní poslankyně po následné konzultaci navrhuje tento bod zařadit pevně ve čtvrtek 5. 3. jako čtvrtý bod po písemných interpelacích. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 15 přihlášeno je 173, pro 89, proti 11. Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zařazení nového bodu pana poslance Klause, bod se jmenuje Krize je příležitost, a nejprve tedy jeho zařazení na pořad schůze. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 16 přihlášeno 173, pro 28, proti 21. Tento návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Podle mých poznámek jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu 41. schůze a na řadě je hlasování o pořadu schůze jako celku. K hlasování? Děkuji za slovo, pane předsedající. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Tak tedy zpět k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat a program této schůze byl schválen. Já vám děkuji. Než přistoupíme k projednávání prvního bodu, mám pro vás jedno organizační sdělení. Nově jsou v jednacím sále připraveny stopky na řečnickém pultu, které umožní řečníkovi lepší přehled o zbývajícím čase pro jeho vystoupení. Stopky spouští řídící schůze ze svého místa. Jedná se o řešení požadavku předneseného na stálé komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze.